A ptejme se prosím, kdo tenkrát hlasoval pro. Úplně všichni, kdo tady byli, včetně tedy ODS.

Ale to není podstatné, že jeden. Já jsem to nechtěl zmiňovat, ale když mě tady pan poslanec naznačil, ať to nepoužívám, tak jsem to pouze trochu využil.

A my jsme měli možnost alespoň jednou jim na rok, možná dva tyto poplatky odpustit.

Je to přes příspěvek.

To je úplně jedno. Beru to, je to varianta, vůbec to není varianta špatná.

Podle mého názoru je to příliš.

Málo zemí v Evropě šlo touto cestou.

Dá se to udělat tím, že se tam ta cena skutečně zastropuje, tím pádem obyvatelé, firmy nakupují elektřinu anebo energie levněji, ale logicky někdo to musí doplatit samozřejmě. A ten někdo je opět ten stát. Čili jsou to nějaké plošné nástroje, které lze využít.

Ale rozhodně tato pomoc sama o sobě nestačí, což, opakovaně říkám, vidíme na tom, že ten zájem je minimální. Pokud toto bylo tím cílem a toto bylo tou cestou, jak ušetřit státnímu rozpočtu, pak jdeme správnou cestou. Poslední, čemu bych se chtěl věnovat, je podpora energetická pro firmy, které se podobně jako v té první části takzvané podnikatelské covidové podpory hodily úplně přes palubu, nikdo na ně nemyslel vůbec v ničem, a přitom si uvědomme to, že tady máme firmy, které mají několikanásobně vyšší energetické náklady.

Nesouhlasím s tím, že se tvrdí, že je to pomoc, která pomůže určitým elitám.

Ale zpátky, k čemu jsem chtěl dojít.

Vzniká tím, že vysoké ceny energií vstupují do cen výrobků a ty firmy je musí zdražovat. Proto má rekordní inflaci Německo, proto ji má rekordní Amerika a tak dále. A jak jsme těm firmám vyšli vstříc? Nijak!

Že jim pomůžeme lepší úrokovou sazbou. Jediná podpora firem přes lepší úrokovou sazbu. První řešení je odpuštění obnovitelných zdrojů, anebo částečné opuštění.

Ale daly by se použít i na podporu domácností.

Já také děkuji. Poslední přihlášený s přednostním právem je pan místopředseda Sněmovny Jan Skopeček. Než mu předám slovo, dovolila bych si přečíst jednu omluvu.

Pane místopředsedo, máte slovo. Děkuju za slovo. Dámy a pánové, budu se snažit být krátký, příliš nezdržovat. Podle informací jsem poslední přihlášený.

A leccos tu zaznělo o inflaci. Pan poslanec Babiš říkal, že tomu pan ministr nerozumí, že tomu nerozumíme, že inflace je tady kvůli cenám energií. Samozřejmě že energie dneska inflaci táhnou směrem nahoru, ale zdaleka to není jenom cena energií, která dnešní inflaci vytáhla až k 10 %.